Děkuji, paní předsedající.

Tento návrh byl posléze postoupen k projednání v Senátu, kde jej projednal ústavněprávní výbor a výbor pro zdravotnictví, které se shodly na potřebě několika úprav návrhu, posléze i na plénu Senátu byl tento návrh podpořen. Již na plénu Senátu jsem uvedl, že s přijatými pozměňovacími návrhy souhlasím a podporuji je, neboť se jedná o úpravy návrhu, které jsou ku prospěchu. Doufám, že tento můj názor budete sdílet, a prosím vás proto, abyste svým dnešním hlasováním podpořili tento návrh ve znění, v jakém byl zpět postoupen Poslanecké sněmovně Senátem, tedy v znění finálních senátních úprav. Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal senátor Roman Kraus. Prosím, máte slovo.

Po proběhlé rozpravě se postupně hlasovalo o pozměňovacích návrzích, které vzešly jednak z výborů, jednak z jednoho, který byl podán v obecné rozpravě. Hlasování proběhlo na osm částí a ke všem schváleným pozměňovacím návrhům pan ministr, jak již sám řekl, dal souhlasné stanovisko. A teď k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, které máte před sebou. Pozměňovací návrhy v bodech 1 a 2 jsou v podstatě legislativně technickou úpravou.

Navíc tak, jak jsem již řekl, smyslem nové úpravy je tedy snížení hluku na nejnižší možnou míru v případech, kdy nelze dosáhnout dodržení hygienického limitu, ale navíc se orgánu ochrany veřejného zdraví zakládá kompetence toto povolení kdykoliv z moci úřední přezkoumat například na základě nových vědeckých a technických poznatků v oblasti snižování hluku. Takže to je k tomu bodu 3.

Děkuji, pane senátore. Nechce, děkuji. Otevírám tedy rozpravu a táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí?

Počkáme, než se ustálí počet přihlášených.